Jako první máme interpelaci poslance Zbyňka Stanjury ve věci stavby I/11 Prodloužená Rudná, Hranice okr.

Tato interpelace byla přerušena. V tuto chvíli dávám slovo panu poslanci Stanjurovi, aby přednesl svoji interpelaci. Prosím, máte slovo. A nemáte, omlouvám se. Děkuji za slovo. Hezké dopoledne, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. K tomu je i odpověď pana ministra. Chtěl bych, abychom o tom problému mohli dneska chvíli diskutovat.

Rudná je součástí TENT a zda souhlasila anebo nesouhlasila Evropská komise se zařazením této stavby do seznamu prioritních staveb, které jsme přijali zákonem v červnu roku 2016. K tomu bych chtěl podotknout, že existují grafické podklady.

Ovšem kromě toho a tam skutečně Prodloužená Rudná není a to jsme věděli všichni, kteří se tím problémem zabývají. Ale kromě toho, že TENT, tak existuje něco, co se nazývá v té evropské hantýrce primární městský uzel.

To platí jak v rámci Prahy, tak v rámci Moravskoslezského kraje.

Ta odpověď, kterou má k dispozici jak Ministerstvo dopravy, tak my, jasně říká, že je to v kompetenci České republiky. Dokonce si myslím, že je to možné definovat stavby, které patří do toho městského uzlu bez konzultací či bez souhlasu Evropské komise. V tomto ohledu si myslím, že Ministerstvo dopravy zaspalo.